Tam byla taková zvyklost, že já to porovnám s Ministerstvem financí.

A přidělila se jim na začátku roku, hned jak byl schválen rozpočet. Na Ministerstvu vnitra to tak nebylo.

A v tom rozpočtu vždy bylo dost peněz, aby na tyto stravenky se daly peníze, tak jak je dostali celníci, jak je měla Finanční správa, a byla schopna si to prostě v rámci toho rozpočtu, který jsme jim přidělili na ten rok, najít. Jenomže ta paní, co to tam řídila na tom ekonomickém úseku Ministerstva vnitra, ten rozpočet si nechávala celý pod sebou a přidělovala postupně. Takže ta policie to nedostala v tom lednu, aby věděla, mám tenhle balík.

Takže to nebyla žádná politika. Nám záleželo vždycky na policistech.

Oni si dobře pamatují, kdo, za kterých vlád se jim navyšovaly platy. Oni dobře vědí, za kterých vlád toto získali.

Aby to věděli policisté.

Ani bych to nevyčítala žádnému ministrovi, předpokládám, že ani vám.

Děkuji.

No ale jedna poznámka. A tady doufám, že i ti, kteří do sboru vidí, mi dají za pravdu. Tak srovnejme realitu. Já chápu, že tam seděl ministr z jiné strany. Já chápu, že z pozice ministryně financí nevidíte do toho, kam jdou jednotlivé peníze na jednotlivých rezortech v detailu. A vůbec bych to po vás nechtěl.

Tehdy drtivá většina z nich stravovací příspěvek neměla proplacený. Neměla. Nevím proč, jestli na to Ministerstvo vnitra nedbalo, nevím. Já jenom říkám, že za naší vlády nebyl jediný měsíc, jediný měsíc, kdy by policisté a hasiči nedostali proplacený stravovací příspěvek.

Přesně tak vždycky se najde. Na benzin samozřejmě mají a na něj mít vždycky budou. Já pouze říkám a tady jsem ve shodě s paní poslankyní ano, pojďme tomu dát systém, aby ten řádek byl jasně definovaný, tak jako to u jiných sborů třeba bývá. Ale za nás stravovací příspěvek, na rozdíl od bývalé vlády, dostávají, a to každý měsíc. Děkuji za dodržení času.

Ne, tak musíme dát přednost... Prosím, máte slovo. V úvodu bych chtěla říct, že tady opět nemluví pravdu, až bych si dovolila říct, že tady opět lže. Ano, pane ministře, ale sám jste tady přiznal, že ty finanční prostředky jste jim nedal prostřednictvím Ministerstva vnitra, že si to musela všechna ta krajská ředitelství hradit ze svého rozpočtu. Takže ano, měli to hrazené, ale museli si to hradit ze svých rozpočtů.

Nikdy teď za posledních pět šest let neodešlo tolik policistů od bezpečnostních sborů, jsme už na čísle 39 500.

Musím říct, že já jsem vlastně tu odpověď nedostala. Já pořád chci vědět...

Na to jste mi do současné chvíle neodpověděl. Říkáte, že pořád probíhá nějaká komunikace a že dochází k nějakému handrkování a že ti policisté to dostávají. Ano, znovu to opakuji, dostávají.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Já se do těch dvou minut vejdu, abych nezdržoval diskusi a žádosti o další interpelace. Mně to přijde ale opravdu licoměrné.